A já rozumím panu ministru Síkelovi v jedné věci. Ano, pane ministře.

To je pravda. Ale znovu, my jsme měli jít opačně. Nechápu, proč jste tam nedali ten motivační prvek, nechci říkat rakouská cesta, ale vůbec se mi nezdá špatný, to znamená, nastavit určitou hranici, třeba 80 %, do které se budou platit lepší ceny, a nad těch 80 % by se platily třeba ty ceny aktuální tržní. Mimo jiné je to požadavek Evropské unie. Takže to je rovněž další věc, která dokresluje pouze to, že jste všechno dělali pod tlakem, narychlo, nepřipraveně a narychlo jste dávali dohromady dokonce s těmi, kterých se to bude týkat, to jsou energetické společnosti, výrobní, celý tento program. Vy se nám vysmíváte, ale není na tom co k smíchu.

Já jsem toho názoru, že to je přiměřené, nemluvě o tom, že před dvěma roky se na této částce pohybovali a ČEZ vydělával bez problémů 20 miliard korun ročně, letos vydělá 80, 90 možná 100 miliard korun. A to je to, co chceme změnit.

Za prvé jsme prošvihli dobu, a kdybychom se tomu věnovali už od března, tak bychom nenechali to, že se prodala elektřina na celý příští rok, ona část byla prodaná samozřejmě už začátkem tohohle roku, dokonce i na konci minulého, ať jsme objektivní, ale faktem je, že se dále vesele prodávalo, takže ČEZ má prodáno za 100 eur plus minus 70 % na příští rok.

A druhá věc, která je s tím spojená, jsou povolenky. Ano, já jsem zde říkal 500 korun, že nás stojí megawatt výroba elektřiny, s jedinou výjimkou a to jsou takzvané špinavé zdroje.

Je dobře, že se do toho zastropování zahrnuli živnostníci a malé střední firmy. Nicméně celá ta podpora firem je jak přes kopírák s tou podporou domácností. Od března na to upozorňujeme. Od března, pane ministře, to slibujete. Od března říkáte, že připravujete dočasný rámec. Vy nejste náměstek ministra financí, vy jste mimo jiné rovněž ten, který má bojovat za firmy, za živnostníky a za podnikatele.

Znovu říkám, zaplať pánbůh aspoň za toto, je to lepší.

Já vím, že mi řeknete, že to není jednoduché.

A nebyl týden, abychom nejednali s Evropskou komisí nějakou výjimku, co jsme potřebovali, aby se udělalo. A taky nám všichni říkali, nejde to, neudělají to, nezvládnou to.

Takže opět ztráta, ztráta času. Mohli jste udělat alespoň to gesto, že jste ten dočasný rámec této podpory mohli dát o několik měsíců zpětně, to znamená, neproplácet jenom to, co je dnes a dále, ale hodit to třeba od toho dubna nebo od května a tak dále, třeba od té doby, co Svaz průmyslu se marně pokoušel s vámi domluvit. Samozřejmě si uvědomuji, že všechno to, co říkám, má svoje rizika.

Je to o politické odvaze, která mi u vás chybí!

Ano. Protože nebyla válka.

Neviděl jsem žádný zásadní posun, jak by se ČEZ vyřešil, minoritní akcionáři a tak dál. Ale ne na bázi toho, že máme nějakou ambici a sen, který nám potom Evropská komise nebo ostatní aktéři v Evropské unii shodí ze stolu. Česká republika, pokud dá dohromady solidní sestavu zemí, třeba na úrovni Vé čtyřky a tady vidíte, že je velká škoda, že nefunguje.